Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

Jenom stručně zopakuji to, co už jsem řekla v prvním čtení, že se vlastně jedná o takovou technickou zpřesňující novelu, která reaguje na zkušenosti uživatelů novelizovaných předpisů z uplynulých let. Paní ministryně, já se omlouvám, ale hluk je tady opravdu velký. Prosím kolegy, pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí a nerušili ostatní, kteří chtějí poslouchat v sále. Prosím, pokračujte. Takže navrhované změny vycházejí zejména z výsledků kontrol Státního úřadu inspekce práce, z výsledků dvou projektů, které se týkaly této oblasti, z požadavků zástupců odborné veřejnosti, různých lidí, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Takže se jedná zejména o precizaci zavedených pojmů, úpravu kvalifikačních předpokladů a také o některá zpřesnění, která souvisí i s evropskými předpisy.